Víte, to, že je systém financování sociálních služeb v naší zemi v ohrožení, to pro ty z vás, kteří se tomu dlouhodobě věnují, není žádná nová informace, protože mimo jiné i na sklonku loňského roku, kdy jsme schvalovali a projednávali návrh státního rozpočtu na rok 2019, tady velmi fundovaně hovořili mnozí poslanci nebo poslankyně.

Mimo jiné musím říci, že cítím oprávněnou kritiku, že systém financování se dostává do dlouhodobého problému, se kterým se nic neřeší, a nesporně platí to, že potřebujeme systémové a promyšlené změny, které zajistí spravedlivé dělení financí podle skutečné potřebnosti.

Já si jenom zkráceně dovolím shrnout věci, které jsou ze strany poskytovatelů velmi kritické a které stojí za to, aby tady byly zmíněny. Nesporně platí, že úroveň mezd pracovníků v sociálních službách se liší podle toho, jestli pracují v příspěvkové, nebo neziskové organizaci. Druhý okruh problémů se týká potřeby víceletého financování.

Roční financování neumožňuje rozumnou úroveň plánování, což je logické. Dalším okruhem problémů, který cítím z jejich strany a který by tady měl zaznít, je cyklus financování, který nesporně neodpovídá účetnímu období, a platí, že neziskovky dostávají prostředky až během jara a do té doby žijí v nejistotě a je běžné, že zaměstnanci v prvních měsících roku pobírají jen minimální mzdy. Posledním okruhem je rozsah poskytovaných služeb. Zde platí, že neziskové organizace poskytují více než 60 % všech sociálních služeb v naší zemi, a v oblasti nepobytových, to znamená terénních služeb, je tento trend a poměr ještě mnohem vyšší.

Závěrem, vážené kolegyně a kolegové. Já bych si velmi přál, aby se nejen díky té diskusi, která tady probíhá nebo ještě bude probíhat, a díky případným usnesením, která asi budou navržena, vláda České republiky skutečně probrala a začala řešit systém financování sociálních služeb, který je, já už jsem to dneska několikrát zopakoval, podle mého názoru v ohrožení. Také bych si přál, aby si členové vlády znovu přečetli programové prohlášení, které tady mám k dispozici, hlavně stránku 9, kde jejich představa o financování sociálních služeb je velmi detailně popsána, a aby se také tomuto programovému prohlášení opětovně nezpronevěřili. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní jedna omluva, resp. zrušení omluvy.

Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Tak to na mě působí v situaci, kdy se ví už od loňského roku, že tady není dostatek finančních prostředků pro ty, kteří poskytují sociální služby lidem bez rozdílu věku, pohlaví, kteří jsou prostě v těžké životní situaci, pomáhají rodinám zvládnout péči o umírající lidi.

Ale už tehdy se vědělo, že to není dostačující. Paní ministryně tady argumentovala tím, že jsou tady rozpočty a finanční prostředky krajů, měst a obcí, aby se také více zapojily. Ale má to jeden zásadní háček.